Dobrý podvečer, pane předsedající, paní poslankyně a páni poslanci. Budu jenom konstatovat, že děkuji velice za věcné projednání v rozpočtovém výboru, ve výboru pro regionální rozvoj, pro veřejnou správu, omlouvám se, a myslím, že ty návrhy, které zatím zazněly na těchto výborech, tzn. zvýšení koeficientu na počet dětí v základních školách, které předložil, myslím, pan poslanec Vilímec, tak jsou plně v rozsahu toho našeho návrhu, nemám s nimi žádný problém. Chtěl bych jenom znovu konstatovat, že návrh zákona, který předložil Liberecký kraj, podporuje jak Sdružení místních samospráv, Svaz měst a obcí, tak také Spolek pro obnovu venkova.

Takže se přimlouvám za to, aby návrh byl projednán ve druhém i ve třetím čtení ještě za funkčního období této Sněmovny. Bude to určitě v obcích a městech této země vnímáno velice pozitivně. A za podporu předem děkuji. Děkuji panu hejtmanovi. Návrh jsme v prvém čtení přikázali k projednání rozpočtovému výboru jako garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj.

Prosím, paní zpravodajko. Dámy a pánové, myslím, že vše je jasné.

Usnesení zní, že po úvodním slově zástupce Libereckého kraje poslance Jana Farského, zpravodajské zprávě poslankyně Kovářové, se znalostí stanoviska Ministerstva financí a po rozpravě, rozpočtový výbor Poslanecké sněmovny Parlamentu

Děkuji za pozornost. Děkuji paní zpravodajce. Nyní prosím zpravodaje výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj pana poslance Václava Horáčka, aby i on nás informoval o projednání návrhu v tomto výboru. Prosím, pane zpravodaji. Děkuji, pane předsedající. Výbor pro veřejnou správu a regionální rozvoj na své 56. schůzi po odůvodnění Mgr. Janem Farským, poslancem Zastupitelstva Libereckého kraje, po zpravodajské zprávě poslance Václava Horáčka a po rozpravě přijal usnesení, kterým a) doporučuje Poslanecké sněmovně sněmovní tisk 791 projednat a schválit v předloženém znění, c) pověřuje předsedkyni výboru, aby usnesení zaslala předsedovi Poslanecké sněmovny. Děkuji panu zpravodaji a otevírám obecnou rozpravu, do které se jako první přihlásil pan poslanec Roman Kubíček. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající.

To je jediný rozdíl. A aby bylo možné zvýšit váhu kritéria počtu dětí mateřských škol a žáků základních škol ze současných 7 % na navrhovaných 11 %, je zároveň nutné o toto navýšení snížit váhu jiného kritéria tak, aby součet vah všech kritérií činil 100 %. Jako nejvhodnější bylo zvoleno kritérium postupných přechodů, kde dochází ke snížení ze současných 80 % na 76, to je o stejný počet procentních bodů, jakým bylo navýšeno kritérium počet dětí mateřských škol a žáků základních škol. Děkuji panu poslanci Kubíčkovi.

Vážené kolegyně a kolegové, rozhodně jsem příznivcem toho, aby vybrané prostředky, veřejné peníze, byly decentralizovány, protože mám dojem, a asi oprávněný, že obce a města dokážou s těmi prostředky hospodařit v řadě případů mnohem rozumněji, než to dělá stát. To je prostě bez debaty.

Totéž bych chtěl uvést také na adresu opozice, protože její výpady proti tomu, že schodek rozpočtu je plánován na 50 miliard, to prostě v okamžiku, kdy budeme přijímat taková opatření, která, znovu říkám, vidím jako racionální a namístě, ale státní rozpočet prostě zatíží. S faktickou poznámkou ještě pan poslanec Ivan Adamec.

A zatímco krajům jsme to vrátili rok před volbami, to procento, tak obce byly tehdy odmítnuty. Takže zase neříkejme úplně, že to je něco, co je zásadního v tom rozpočtu.

Takže je to skutečně srovnání na tu úroveň, která tady už byla.

Jestli jsem to správně pochopil, zkuste mě případně opravit, znamená to, že se jim přispívá z jejich peněz, že se v principu říká: koláč se nezvětšuje, protože by byl větší tlak na státní rozpočet, takže jim nepřidáme, nedostanou ani o korunu navíc, ale budou muset peníze na to navýšení toho koeficientu najít ve svých rozpočtech?

Prosím, pane poslanče. Děkuji za slovo. Já jen krátká reakce.

Ale já nemám problém s podporou tohoto návrhu.

Sněmovna přijala celou řadu usnesení, která výrazně zvýšila mandatorní výdaje, a to nejen pro tento rok z nějaké rezervy, ale prostě i pro všechny příští rozpočty. Ale já nemám problémy s podporou tohoto návrhu. Jenom upozorňuji na to, že prostě jednáme nepřímo o státním rozpočtu.